Je to globální inflace. Takže prosím vás, zkuste už něco udělat pro lidi. Vy chcete vzít i slevy našim důchodcům. Nic jste neudělali. A Ukrajina, nemám připomínky, akorát samozřejmě ty uprchlíky byste konečně mohli i evidovat podle profesí. Institut trvalého bydliště, ano. Zkuste tu vládu řídit. Takže to nefunguje.

Děkuju.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já vám děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ani dotčení podnikatelé nemají o stavu této věci a jejím časovém harmonogramu žádné informace. Tato pomoc by se měla týkat především oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování a pořádání kulturních a sportovních akcí.

Vážený nepřítomný pane premiére, sdělte nám, a hlavně těmto našim podnikatelům a jejich zaměstnancům, prosím, kdy už budou moci konečně tyto programy využívat a kdy se tak dostanou k alespoň částečným finančním kompenzacím za vládní omezení jejich podnikání a jejich práce. V minulých týdnech byl rovněž avizován program finanční pomoci a kompenzací pro podnikatele v oblasti zájezdové dopravy. Jaká je situace ohledně tohoto programu? Kdy bude schválen a kdy začne v praxi fungovat? Předem vám děkuji za brzkou odpověď. Paní poslankyně, já vám děkuji za dodržení času. A nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo. Já, pane premiére, se ve svém dotazu, ve své interpelaci budu věnovat digitalizaci, jednomu z vašich slibů, respektive ze slibů vládní koalice, které jste promítli i do vašeho volebního a poté vládního programu: digitalizace. Všichni víme a na tom se shodneme napříč politickým spektrem že je to klíč ke konkurenceschopnosti, k naší ekonomické prosperitě. Kolegové souhlasí jak slyším pana ministra, jak vznikají je to pravda. To je naše shoda, ale v tomto momentě asi ta shoda končí. Já z vašeho programu budu citovat. Cituji z toho, co jste veřejně deklarovali: